Takže potom vás poprosím o podporu svého návrhu tak, abychom upravili tuto hlasovací proceduru. Ale je to zvláštní, že už mi tady svítí několik minut, ale pana poslance nevidím. Děkuji.

Nicméně bych rád položil, protože nejsem odborník na toto téma, dvě takové základní otázky.

Jinými slovy, můj dotaz směřuje k tomu, jestli lze něco takového domluvit na úrovni celé Evropské unie.

Jinými slovy zákaz prodeje, nikoli zákaz chovu.

Pan ministr na faktickou. Máte dvě minuty, prosím.

Některé údaje říkají 60 % je průmyslové.

Ale můžete se samozřejmě opět přihlásit. Takže se poté připraví pan poslanec František Vácha. Děkuji za slovo.